Já jsem přesvědčen, že vláda, která i vlastním hlasováním, vlastními názory ignoruje ústavnost, je vláda, která je nebezpečná, která se obrátí nakonec proti občanům, protože oni budou nakonec těmi, kteří to odnesou.

Děkuji panu předsedovi. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych rozdělil své vystoupení do tří poměrně jednoduchých částí. První část je otázka pravidel. Zásadním ústavním pravidlem v České republice, a nikoliv tradičním, ale psaným pravidlem, je Ústava České republiky. A ta říká v článku 5, že náš politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran. K tomu článku 9. Je jasně stanoveno, že výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů pravidel demokratického státu.